Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 65. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Nyní bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Ještě než tak učiním: pan poslanec Bohuslav Svoboda ruší svoji omluvu. Navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu.

bod 2, sněmovní tisk 311/4, novela zákona o ochraně veřejného zdraví, vrácený Senátem; následně bod 6, sněmovní tisk 362, novela zákona o oběhu osiva a sadby, druhé čtení. Dále navrhujeme projednávat body z bloku Zákony první čtení v tomto pořadí: bod 15, sněmovní tisk 383, novela zákona o rejstříku trestů; bod 16, sněmovní tisk 403, změna zákonů v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv; bod 17, sněmovní tisk 405, novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu; bod 18, sněmovní tisk 409, novela zákona o investičních pobídkách; bod 19, sněmovní tisk 410, novela liniového zákona; bod 21, sněmovní tisk 430, novela zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení; bod 23, sněmovní tisk 435, novela zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Toto pořadí bodů navržených k projednání v úterý by následně platilo i další dny, a to až do projednání bodu 23.

V případě, že budou projednány všechny pevně zařazené body, bychom pokračovali v projednávání dalších bodů z bloku Zákony první čtení, a to od bodu 26 a dále. V pátek 2. června bychom projednávali body z bloku třetích čtení, a to v pořadí: bod 101, sněmovní tisk 332, novela zákona o dráhách; bod 99, sněmovní tisk 307, novela zákona o místních poplatcích; bod 104, sněmovní tisk 347, vládní návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů; bod 105, sněmovní tisk 360, vládní návrh zákona o veřejných dražbách; bod 106, sněmovní tisk 361, vládní návrh zákona o veřejných dražbách související.

To je z mé strany vše. A nyní jsou zde již přihlášení poslanci a poslankyně s návrhy na změnu pořadu schůze a jako první je přihlášen pan předseda Marek Benda. A já vás, kolegyně a kolegové, žádám o ztišení, abychom mohli vyslechnout, jaké návrhy pan předseda přednáší. Ještě vydržíme s panem předsedou, než se tady utišíte.